Děkuji, pane předsedo.

Já nevím jak vy, já jako autor toho předkládaného návrhu usnesení jsem žádný materiál nedostal.

Hlasovali jsme pro to napříč politickým spektrem většinově. Znovu opakuji, 91 poslanců pro, nikdo proti, pouze 11 kolegů se zdrželo. To vypršelo dnešní půlnocí. Když to beru dnes včetně, tak bychom tu informaci měli chtít. Proto bych si dovolil navrhnout zařazení tohoto bodu pevně jako první bod po pevně zařazených bodech na dnešní odpoledne. Pokud vystoupí kterýkoliv z pověřených členů zástupců vlády a řekne, že nám tento materiál posílají písemně, tak to beru jako vyřízenou věc a není potřeba se k tomu dál vyjadřovat.

Děkuji za podporu. Formu už pak nechám na vás. Informace vlády o...

Nikoho nevidím.

Je tady žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás o opětovné přihlášení.

Kdybychom tyto body nestihli projednat, tak by se jimi pokračovalo po pevně zařazených bodech odpoledne. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl jednomyslně přijat. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 160, přihlášeno je 98, pro 28, proti 8. Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? Hlasování 161, přihlášeno je 98 poslanců, pro 93, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 162, přihlášeno je 98, pro 49, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování 163, přihlášeno 99, pro 36, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

Zařazení nového bodu. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Hlasování 164, přihlášeno je 99, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování 165, přihlášeno 99, pro 97, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.